Takže děkuji za slovo, dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl vás oslovit z titulu dramatické epidemiologické situace, kdy skutečně naše zdravotnictví je na pokraji sil. Vzhledem k tomu, že naše menšinová vláda nenašla podporu na prodloužení nouzového stavu a jeho ukončení podle mého názoru bude znamenat kolaps našeho zdravotnictví a obrovské škody, chci navrhnout, aby předsedové poslaneckých klubů odsouhlasili hodinovou přestávku, a chci požádat předsedy opozice, předsedy parlamentních stran a hnutí celé opozice, abychom zkusili najít nějaký kompromis, abychom zamezili a zabránili této katastrofě, která by podle našeho názoru nastala v případě neprodloužení nouzového stavu.

Chtěl jsem tedy schválit pořad... Nebo chcete hned?

Já tedy z pozice předsedajícího schůze na základě dohody všech, tady nikdo nemá námitku, přerušuji schůzi do 10 hodin 10 minut.